Výchova trenérů, jejich motivace a zapojení na základních školách a centrech volného času se nekoná.

Realita je opět jiná. Kde je slibovaný komplexní motivační program pro děti předškolního věku? Kde je systém návaznosti organizované sportovní činnosti pro studenty přecházejících ze středních škol na univerzity, o které se před volbami tak hojně mluvilo? Nelze je napravit během jednoho či dvou roků. Strany nynější vládní koalice jsou ale u moci šestým rokem a oblastí, kde bychom zaznamenali výrazné zlepšení, je pomálu.

Místo koncepční zákonodárné iniciativy vládní úrovně jste jej nechali v těžké úloze předložit komplikovaný zákon a namísto pomoci celého vládního servisu jste jej nechal čekat, jak si s tím poradí.

Já bych chtěl upozornit poslance a poslankyně, že tady budeme ještě dlouho.

Toho času, který pan poslanec Janda věnoval tvrzením a dalším charakteristikám v oblasti sportu, tak já jsem využil, abych si dohledal čísla.

Ano, a tady je jediné místo, kde vám dám za pravdu.

Ale od té doby, a věřte, že ten dohled nad Ministerstvem školství a došetřování těch kauz skutečně tu práci nečiní úplně lehkou, tak přesto byl nastaven informační systém Sport, to znamená elektronická evidence těch žádostí.

Ta infrastruktura není v majetku státu. Ta infrastruktura je v majetku buď spolku, nebo je v majetku měst a obcí.

Takže ne že se nic neděje, ale děje se a je to podstatné.

Přesto jsme ta opatření udělali, nastavili jsme ten systém a je téměř 300 staveb v republice, které tu podporu v těch dvou letech dostaly. Takže to je jedna věc.

Je to velmi jednoduché. Není to selhání státu, nehraje v tom stát sám. Ale problémy v těch vámi zmiňovaných případech velkých investic nejsou na straně státu dlouhodobě.

Co se týká podpory, tak já zopakuji, protože jsem to dnes ještě neříkal, říkal jsem to včera, tak opakování je matkou moudrosti. Můj klub 2016, tři tisíce klubů, 310 milionů; 2019, šest tisíc klubů, 1,4 miliardy přímo do obcí na sportující děti. Já tam prostě vidím nárůst, který není zanedbatelný.